Odpověď na odškodňovací zákon vlastně nejistá. Další konkrétní kroky k tomu, aby se zvýšil kompenzační bonus v té současné situaci. Další konkrétní kroky k tomu, aby se urychlila celá výplata těch konkrétních pomocí, protože pořád narážíme na zjevnou byrokracii. A konečně dostáváme se do klíčového bodu pro východisko pro to, abychom se pořád nepohybovali jenom v režimu brzda plyn, a to je vakcinace. Od léta jsme žádali o to, aby vláda přišla už s konkrétním návrhem toho, jak se podaří tuhle opravdu národní akci zvládnout, protože je to nepochybně v národním zájmu tímhle projít co nejlépe, ale také co nejrychleji. A pokud pan premiér dnes říkal, že nejsme pozadu, je zcela průkazné, že jsme ve skluzu a že oproti jiným státům je ta naše očkovací strategie mnohem méně konkrétní, mnohem méně propracovaná, a můžemeli se podívat za hranice a pozorovat, jak tam vznikají očkovací centra, tak už by teď u těch našich nemocnic ta očkovací centra vznikat měla. Ano, začínají se s tím prát jednotlivé kraje, aby v tomto směru vládě pomohly, aby se opravdu v České republice mohla vakcinace zvládnout. Ale bude to záviset na tom, že se opravdu zapojí širší struktury společnosti, že se podaří zvládnout i administrativní zázemí toho kroku, o čemž téměř nebyla řeč.

Tak to jsou konkrétní návrhy, které jsme vložili i do té vánoční výzvy, a žádáme o to, aby se v téhle oblasti opravdu vláda významně, ale opravdu významně zasadila o urychlení těch kroků, a jsme připraveni s tím pomoci. Jenom velmi stručně tady v těch pěti minutách zaznělo několik zcela jasných konkrétních doporučení a návrhů, které koneckonců, a to pan premiér přiznal, vláda vyslechla zčásti a celou řadu z nich realizovala.

To bychom si těžko obhájili sami před sebou, že znovu dáme takové slovo a takové hlasování pro vlastně nejistý výsledek, pro kroky, které nebyly zdůvodněny a kdy vláda opakovaně našim výzvám neodpovídala. Děkuju moc pozornost.

Děkuji mnohokrát za pozornost. Nemám nikoho přihlášeného do obecné rozpravy, takže se ještě rozhlédnu.

Nemáte zájem. Dobře, takže pak přistoupíme k hlasování. Prosím, pane ministře. I já se připojuji k tomu, a opakovaně jsem zval všechny zástupce politických stran napříč politickým spektrem k diskuzi v rámci pracovní skupiny na Ministerstvu zdravotnictví, a věřím, že se tyto dnes několikrát citované aktivity nakonec spojí, protože zájmem nás všech spolupracovat. Odpovím jenom velice krátce na těch několik konkrétních detailů.

Veřejnost, protože zde byl dotaz, kdy bude moci být vakcinována, tak se jenom opakuji, že to bude nejdříve od února.

Konkrétní dotaz na vakcínu.

Když se bavím o srovnání nouzového stavu oproti situaci bez nouzového stavu, tak jenom zopakuji, protože to tady zaznělo jako další dotaz, že bez nouzového stavu není možno omezovat pohyb, není možno využívat záchranný integrovaný systém, není možno využívat pomoci studentů a dalších a je tam potom také řada omezení, která v podstatě znemožňují plošné aplikace těch opatření na úrovni celého státu. A je to otázka, která není na ministra zdravotnictví.

Konkrétní dotaz na očkování. Pokud se týká vakcín firmy Pfizer, tak ve chvíli, kdy je denně očkováno asi 280 lidí, potom jsme schopni použít vakcíny, v jednom centru myslím, tak jsme schopni využít vakcíny, které nám v příštích měsících přijdou, to znamená, že jsme schopni toto proočkovat. V daném centru pochopitelně neočkuje jenom jeden tým, je jich tam vždy několik. Prosím a žádám vás tedy o podporu a pomoc jménem všech lidí. I těch, co souhlasí, i těch, kteří nesouhlasí. A chtěl bych říct, že jakkoliv je občas debata zde vzrušená, tak jsem nesmírně rád, že žijeme v zemi, kde můžeme vše takto otevřeně diskutovat v rámci Poslanecké sněmovny a koneckonců i v rámci celospolečenské diskuze vůbec. Jsem tedy rád, že tady spolu můžeme být, jsem rád, že takto můžeme mluvit, a moc vás prosím o podporu. Děkuji vám.

Prosím, pane poslanče, s přednostním právem.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Navíc poprosím... V tuto chvíli...

Nemám žádnou další přihlášku do rozpravy, takže já svolám poslance. Nyní tedy požádám zpravodaje pana poslance Víta Rakušana, abyste nám řekl, jaké jsou návrhy k hlasování.